Na tom vidíme, kam se to všechno posunulo, co mimo jiné způsobuje pokles naší životní úrovně. Jsou to hlavně ceny energií. U těch se tedy musí začít, a to rychle, pokud se máme vyhrabat ze současné krize. Bohužel, tato vláda Petra Fialy ani netuší, jaká hra se tu hraje s našimi životy, že na trhu jsou tak mocní hráči, kterým je vcelku jedno, jak budou žít lidé v Evropě, speciálně v Evropské unii, a už vůbec nemluvím o nějaké České republice. Ale na to právě máme mít národní vládu, aby se o české občany a firmy starala, snažila se pro ně hledat a najít optimální řešení pro udržení životní úrovně, ideálně i pro její zlepšení. Tato vláda pětikoalice to ale nedělá, pouze hledá nějaká chimérická společná evropská řešení. Já si pamatuji, když jsme čelili před možná šesti lety problému migrace, migrace muslimských imigrantů do Evropy. Pamatujete si? Všichni hledali společná evropská řešení. Ne, počkáme, nebudeme to řešit, počkáme na společná evropská řešení. Bylo nějaké společné evropské řešení? Společná evropská řešení neexistují. Je to jenom výmluva, pane premiére. Je to váš alibismus, abyste nemuseli nic hledat, protože já vám garantuji, že společné evropské řešení nemůže existovat. Nemůže existovat, protože každá země má jiný energetický mix a má jinou cenovou hladinu. Prostě je to alibismus této vlády, protože nemůže nic najít. Nemůže nic dělat nebo na to nemá politickou odvahu. A jestli na to nemá politickou odvahu, tak by měla odstoupit, protože tato vláda je tady pro občany České republiky, pro nikoho jiného. Proto je úkolem nejen parlamentní opozice, ale i čím dál většího množství českých občanů a firem to této vládě připomenout. Ostatně už se to děje, a to čím dál intenzivněji. Otevřený dopis nedávno zaslala vládě Asociace malých a středních podniků České republiky. V něm tato asociace vyjadřovala ostrý nesouhlas s dosavadním postupem vlády, která nečiní žádné zásadní rychlé efektivní kroky k ochraně českých firem. Rovněž konstatovala, že řada firem hraje o své přežití v řádu měsíců, a vláda tato varování přehlíží. A že dosavadní prezentovanou pomoc vlády považují podnikatelé za zcela nedostatečnou, či spíše nulovou. Že tento otevřený dopis skoro nikdo neotiskl, nikdo nad ním nezavedl žádnou polemiku. Málo novinářů se tomu věnovalo, skoro nikdo. Já si nepamatuju, že bych to v nějakých novinách viděl, a přitom jde o skutečné ohrožení českého průmyslu, hospodářství, o skutečnou recesi, která nám hrozí a patrně přijde, protože vláda, jak to slyšíme i z toho dopisu pro ně, žádné řešení nemá. Ale mrzí mě, že to neakcentují novináři a že lidem nepomáhají a těm firmám, že pomáhají mlčet této vládě. To si myslím, že je velký problém. Podobně se nyní vyjádřily zaměstnavatelské svazy a žádají vládu v otevřeném dopisu o konkrétní opatření pro firmy kvůli drahým energiím. Konstatovaly, že příslib kompenzací ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely pro firmy ze zpracovatelského průmyslu neznamená schválení programu vládou a není ani jasný termín spuštění příjmu žádostí.

A měl by tam chodit, protože lidé a firmy to potřebují slyšet.

Bohužel ne novináři, a to mě trochu mrzí. Z toho je vidět, že projev ministra spravedlnosti Blažka byl opravdu věštecký, a já s ním souhlasím. Uvažuji velmi podobně jako on a mám na to stejný názor. Začínáme být v situaci, kdy se nejen běžní občané, ale i firmy včetně opravdu velkých firem neostýchají veřejně řvát na vládu, ať honem něco dělá, a nejen něco formálního, aby si udělala pomyslnou čárku, ale něco opravdu efektivního, co zabrání firmám i občanům České republiky propadnout do bídy a bankrotu. Proto jsme také dnes tady a je před námi hlasování o nedůvěře vládě. Já takovou nedůvěru této vládě pětikoalice pociťuji velmi palčivě, zejména mezi občany, s kterými jsem v permanentním kontaktu včera v Olomouci, předevčírem v Ostravě. Proto ostatně také hodlám hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě. Možností, co udělat, byla spousta. My ho všude říkáme, aby lidé věděli, že existuje cesta. Musí vláda, která jí půjde, být politicky odvážná, ale existuje cesta a podle mě je to jediná možná cesta.

Víte, čím začala? Začala spuštěním takzvaného Green Dealu, Zelené dohody Evropské unie, Evropské komise. Začala tím, že na trhu byl nedostatek energie, elektřiny, a když je něčeho nedostatek, co se stane? Začala se zvyšovat cena energií už před válkou na Ukrajině.

To znamená, bod číslo jedna, odstoupení od této Zelené dohody, protože nás vede do pekel. Ale už tato vláda, myslím si, že tak koná, protože u teplárníků už povolili lehké topné oleje, koks a další jiné věci, protože by tady tisíce, možná desetitisíce lidí zmrzly, kdyby to nepovolili. Takže to je první věc. Druhá věc: zrušení, vystoupení ze systému emisních povolenek. Kouří vám komín? Musíte si koupit emisní povolenku. Znám spoustu firem na Hané, odkud pocházím, které říkají: Ano, měli jsme zisk, ale museli jsme ho zaplatit za emisní povolenky. A bohužel teď ty energie je přivádějí ke krachu.

Tak víte, na co jdou dnes emisní povolenky? Je to normální ekonomická komodita. Kupují si je americké penzijní fondy, už to s životním prostředím nemá nic společného, vlastně je to věc, která zvyšuje cenu energií, a pokud se toho nezbavíme, budeme platit cenu, o které jsme tady dneska mluvili, která jde až do nebes.